Nicméně, a to jsem tady také říkal u tohoto pultíku, najdete to ve stenozáznamu, to, jestli ta reálná čísla v září budou poloviční, nebo trojnásobná, jsou naprosto rozdílná řešení.

Ten zákon tady prošel jednomyslně a myslím, že svoji funkci ve školách teď posledních 14 dní plní naprosto skvěle. Stejně bych to chtěl v té situaci, v těch reálných číslech, protože já a nikdo z nás nevíme v tuto chvíli, jestli ta válka skončí a v květnu se polovina těch žáků vrátí domů, v tom případě ty zásahy a to řešení bude řekněme minimalistické, nebo v té době tu bude 300 000 dětí, a v tom případě budeme muset hledat taková opatření, jako je třeba výuka dopoledne i v základních uměleckých školách, že tam bude zřízena pobočka v rámci kapacity základní školy, nebo třída základní školy, a prostorově bude využívat prostory základních uměleckých škol, nebo třeba dopolední a odpolední vyučování v základních a středních školách, to všechno je možné, ale to se odvíjí od toho počtu. Ten počet teď nevíme. Teď na konci března je cokoliv, my se připravujeme, my připravujeme scénáře pro menší počty i pro ty větší, ale reálně o tom budeme diskutovat někdy na konci května, na začátku června, kdy začne příprava.

To běžné dotazování Ministerstvo školství koná vždycky na konci září a od toho se rozvíjí ten další školní rok.

Na druhou stranu je to u každé školy velmi individuální.

Jak to bude od začátku školního, jak se ptal pan profesor, jsem také teď sdělil, jak to bude asi vypadat. Kdo zaplatí následující náklady související s uprchlickou vlnou? Tak k tomu bude samozřejmě potřeba rozpočtová změna někdy v polovině roku.

Co se týká nákladů od září, tam samozřejmě musí dojít ke změně státního rozpočtu, znovu, také osobně preferuji změnu až někdy v červnu, červenci po tom, co reálně uvidíme ta čísla, jak se situace bude vyvíjet. Teď jsme měsíc a několik dnů od zahájení té války. Já považuji za neuvěřitelně pozitivní, že už desetitisíce ukrajinských dětí chodí týdny do našich škol, v této rychlosti. Ano, omlouvám se, jsme v jiném stavu, než na který jsme byli zvyklí před napadením Ukrajiny, a některé věci prostě budeme muset řešit takzvaně trochu na koleně, ale jsme kdykoli připraveni to diskutovat, a diskutovat i s opozicí. Co se týká konkrétní materiály.

Tolik ve stručnosti, snad to takto stačí. Děkuji. Chce zareagovat paní předsedkyně klubu ANO přednostní právo.

Ale není to podle mě úplně pro mě jasná strategie.

Takže já vás nechci trápit.